Já se domnívám, že zcela racionální úvaha je mluvit skutečně o nové důchodové reformě.

Já myslím, že bychom neměli snižovat snahu debatovat na odborné úrovni o některých věcech a jaksi tím snižovat a urážet lidi, kteří se snaží, aby se tyto věci pohnuly dopředu. To, co je velmi důležité, myslím si, že bychom měli vést skutečně debatu napříč politickým spektrem.

To jsou zásadní částky a příjmy do našeho systému. To znamená, my říkáme těm nejchudším včetně dětí a těm, co nechodí do práce, tak vás zdaníme DPH, tyto peníze vezmeme a dáme je těm středně a výšepříjmovým na to, abychom jim dali státní příspěvek, protože ti nejchudší prostě na to nemají, majíli dvě děti, tak dát po pětistovce čtyři, ty dva tisíce prostě nenajdou.

Ale to se týká v podstatě i druhého pilíře, protože druhý pilíř v podstatě byl založen na tom, že část těch odvodů, které jste měli, se nedaly do průběžného solidárního pilíře, ale že se vlastně vyvedly z tohoto pilíře, nevyvedly se z důchodového systému, to bylo velmi často zmiňováno jako lež. Já si nevzpomínám, že by to někdo z tehdejší opozice tvrdil, že se vyvádí z důchodového systému, ale že se vyvádí z toho průběžného solidárního systému. A to je ten princip, který je velmi podobný v tom, že vlastně ty peníze potom chyběly v tom solidárním průběžném systému, navíc vlastně se zase do něj dostávaly s tím zdaněním pracujících.